Šestého prosince 2018 se tímto závažným tématem zabývala i komise Rady Asociace krajů České republiky pro sociální záležitosti, která ve svých usneseních konstatovala, že vládní návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2019 ve výdajích na sociální služby nezohledňuje, nezohledňuje navýšení platových tarifů u pracovníků v sociálních službách a u sociálních pracovníků o 7 % dle aktuálního znění nařízení vlády. Dále nezohledňuje ukončení financování některých služeb sociální prevence z evropských zdrojů v rámci tzv. individuálních projektů. Podívejte se, ke kterému hnutí patří nejvíce hejtmanů. Dámy a pánové, je potřeba toto skutečně zohlednit při dnešním hlasování o pozměňovacích návrzích. Současný návrh státního rozpočtu na sociální služby kromě výše uvedeného nezohledňuje ani demografické změny společnosti, především rostoucí potřebu služeb pro seniory, ale také tolik diskutované potřebné služby pro autisty. Navýšením důchodů nedojde k zásadní změně v podílu financování poskytovaných služeb vzhledem k růstu nákladů na stravu, energii apod., neboť v současné době více než 50 % seniorů nedosahuje svými příjmy právě na úhradu stravy a ubytování v pobytových službách. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás tedy požádat o podporu některého z pozměňovacích návrhů, které předkládali poslanci KDUČSL, ať už to je poslankyně Pavla Golasowská, či poslanec Vít Kaňkovský, a to těch návrhů, které navýší prostředky na sociální služby o 800 milionů korun. Bohužel musím konstatovat, že nebudouli prostředky navýšeny, hrozí, že v krajích dojde k nestabilitě sociálních služeb nejen po stránce finanční, ale také bohužel i personální. Podporu tohoto návrhu vnímám jako zásadní, neboť předejde možným kritickým situacím, které by při nedostatku financí v sociálních službách vznikly v souvislosti s odlivem pracovníků do odvětví lépe ohodnocené práce. Myslím si, že to je věc tak zásadní, že si zaslouží nejenom naši pozornost, ale také naši podporu napříč politickým spektrem. A druhé téma, které bych rád připomněl, dámy a pánové, to je podpora školství a vzdělávání, aby to nezůstalo jenom na těch předvolebních billboardech a v rámci našich programů, a zase, vlastně musím rád konstatovat, napříč politickým spektrem. Ale pojďme skutečně tuto věc vzít vážně.

A je naší zodpovědností, abychom skutečně to, co jsme deklarovali ve svých předvolebních slibech, také dokázali přetavit. Přetavit do konkrétních kroků, a to i v rámci financování, tedy i v rámci státního rozpočtu. Já samozřejmě kvituji to, že vláda přestože s půlročním zpožděním, a už to tady zaznělo, protože původní usnesení Sněmovny bylo vyzývající k tomu, aby platy učitelů byly navýšeny již od 1. 9. Ono to má totiž logiku. Toto jsme nezohlednili. Já věřím, že i prostřednictvím krajů se tyto prostředky dostanou k ředitelům.

To je dobře.

Máme tady také segment vysokých škol. Máme tady ale také segment škol soukromých a církevních. Patří k elitám českého školství.

A přestože na to opakovaně upozorňujeme, tak na to vláda nechce slyšet.

Toto jsou věci, které skutečně nejsou vyhozenými prostředky, ale jsou to prostředky, které investují do kvality. Kvality školství a kvality vzdělávání.

Ona to skutečně není formalita. Běžte si to někdo zkusit.

Prosím, zohledněme i toto, ať už by to bylo v rámci exekutivního opatření, tak jak o tom hovoří Kateřina Valachová, nebo to bude v rámci toho, že konečně projednáme a schválíme novelu zákoníku práce, ale třídní učitelé si tuto podporu skutečně zaslouží. Nezlobte se na mě, to je skutečně směšná záležitost. A já věřím, že i ministr školství si toho je vědom a tu podporu, kterou v tomto smyslu vyslovuji i já zde, jen uvítá. Věřím, že podporou těchto pozměňovacích návrhů budeme mít na vědomí a mít na pozornosti nejenom sociální služby, ale také školství. Dámy a pánové, je to investice do naší budoucnosti. Děkuji za podporu, děkuji za pozornost. Faktickou poznámkou bude reagovat paní ministryně Maláčová.

Paní ministryně, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Druhá věc, a já už jsem tady avizovala několikrát, tak my jsme před šesti týdny navrhli relokace v operačním programu Zaměstnanost ve prospěch individuálních projektů krajů právě na sociální služby ve výši 1,5 mld. korun.

Takže zde budou také další finanční prostředky.

To znamená, že sociální pracovníci místo avizovaných 5 % dostanou 7 % od ledna příštího roku. Takže děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministryně. A faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kaňkovský.

Máte slovo. Já musím reagovat na paní ministryni Maláčovou. Už jsme tady hovořili o tom ve druhém čtení a pořád se nějak nechápeme. My nerozporujeme to, že návrh státního rozpočtu na rok 2019 přináší rekordní částku do sociálních služeb. 15,5 mld. korun tam ještě nikdy nebylo.